Také děkuji. Takže bude zařazena na konec programu.

Také děkuji za dodržení času. Další přihlášený do rozpravy je pan poslanec Ryba, a stejná otázka? Vážená paní předsedající, vážený, pane ministře, vážené kolegyně a kolegové. Včera jsem se chtěl podrobně věnovat tomu, zda jsou splněny podmínky pro trvání stavu legislativní nouze. Bohužel jsem byl krácen na svých právech a svůj proslov jsem probrat nemohl.

V této chvíli ani nevíme, které všechny zákony chce v tomto mimořádném režimu, nebo obdobném či prodlouženém, projednat. Dnes chce vláda projednat vládní návrh zákona, kterým bere důchodcům velkou část již zákonem stanovené valorizace. Nicméně na sociálních sítích pan ministr vnitra požádal předsedkyni Sněmovny, nebo objevila se informace, že požádal předsedkyni Sněmovny o zařazení k projednání dalšího zákona, tentokrát o korespondenční volbě ze zahraničí. A já se ptám tento zákon bude taktéž projednáván ve stavu legislativní nouze? Aby snad opozice do toho nemohla moc mluvit? Jsme dneska trošičku dál.

Já jsem se připravoval a objevil jsem na Twitteru článek, rozhovor ústavního právníka pana Marka Antoše, který na Twitteru dne 21. února uvedl cituji: Podle článku 6 ústavy vycházejí politická rozhodnutí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním. Rozhodování většiny dbá ochrany menšin. Stav legislativní nouze je však podle zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu možné vyhlásit jen za mimořádných okolností, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu nebo kdy státu hrozí značné hospodářské škody.